Ano, je zde argument, který si uvědomuji, že řeknete, ale přece jenom je to superplošné řešení, a někteří, kteří mají třeba vyšší příjmy, tak je to pro ně příliš vysoký benefit a dopadne to zbytečně na všechny. Ano, bavíme se o jednotkách procent těch, kteří to možná zásadním způsobem nepocítí, s tím souhlasím.

Já si naopak myslím, že je nejspravedlivější, to daňové řešení. Ale opačné řešení, začít vyzobávat ty, kteří jsou na tom špatně jak to budeme hodnotit? To se nám zdá spravedlivé, nebo ne?

Paní vicepremiérka si myslím, že to jasně představila.

Ta čísla tady padla.

Za obnovitelné zdroje v rámci České republiky platíme 46 miliard korun ročně. Není to jenom fotovoltaika, a tam jsou přibližně dvě třetiny z fotovoltaiky, zbytek jsou ostatní zdroje za obnovitelné energie. Kdo se na to skládá? Skládá se na to vláda, domácnosti a firmy. Za vládou jde přibližně 27 miliard korun ročně a ten zbytek 19 miliard se dělí na dvě části přibližně 12 miliard jde za domácnostmi a 7 miliard plus minus jde za firmami.

Ale to už je minulost, s tím už dneska neuděláme nic.

Navrhujeme v tuto chvíli alespoň 8 miliard, což by znamenalo, že domácnosti ušetří plus minus 15 %. Takže my navrhujeme jednoduchým administrativním plošným opatřením ušetřit každé domácnosti 35 %.

A není nač čekat. Takže je zde šance relativně rychle a elegantně vyřešit to, že by po určitou dobu domácnosti, případně firmy neplatily poplatky za obnovitelné zdroje. Pomohlo by jim to zásadním způsobem, jak domácnostem, tak samozřejmě firmám. Jak říkám, je to přibližně 7 miliard korun. Nechci to teď komplikovat.

Využijme plyn jako tranzitní zdroj. Rozumně utlumujme uhlí. Toto všechno jsou střednědobé nástroje. Ale to nepomůže domácnostem a firmám v lednu, únoru, březnu, květnu příštího roku. A pokud dneska říkáme to, že jim nepomůžeme proto, že pár procent lidí by dosáhlo na podporu, kterou by ani nepocítili, tak si bereme drtivou část obyvatel a firem jako rukojmí. A je to zbytečné.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, po dvou příspěvcích mých kolegů paní vicepremiérky a pana vicepremiéra se zbývá zeptat, kde na to ty peníze vzít. To znamená, je to jednak relativně velmi jednoduchá parametrická změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Do konce roku 2030 to možná bude půl bilionu 500 miliard korun, které by tam měly být k dispozici, takže obrovská částka, což je přivrácená strana toho, jak zásadně rostou ceny emisních povolenek. Teď bych krátce zareagoval jenom na to, co říkal pan předseda Okamura, protože on nemá minimálně v části toho, co říkal, pravdu.

Mimochodem, když se podíváte na to, co se stalo s cenou emisních povolenek, zjistíte, že poslední velký skok v ceně byl dán tím, že nová německá vláda prohlásila ve svém programovém prohlášení, že nechce dopustit, aby cena emisní povolenky klesla pod 60 eur.